Děkuji za slovo.

Samozřejmě nepatřím k těm, kteří by byli pravidelně hraní.

Ale to, co mně rozhodně vadí, a věřím, že by to mohlo vadit i panu poslanci Komárkovi, je, že když někdo má svoji muziku, napíše si svoje písně, svoje písně hraje a nemá s žádným kolektivním správcem smlouvu, tak že nemá mít vůči nim vůbec žádné povinnosti. Proto je mi sympatické to, co tady říkal pan poslanec Vácha, že do toho už fakt nikomu nic není.

My jsme poctivě projednávali ten návrh zákona vrácený, už to o něčem svědčí, Poslaneckou sněmovnou do druhého čtení a narazili jsme na obrovskou spoustu problémů, které s autorskými právy v podstatě ani nesouvisí.

Když si sečtete maximální možné hranice, které by kolektivní správci chtěli, a promítnete si to nikoliv do velké významné restaurace uvnitř města Prahy nebo Brna nebo jiné metropole, ale promítnete si to na Dolní Bezděkov, kde žije sto trvale žijících lidí...

Tak co se bude dít?